Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji. Budeme hlasovat o přerušení do přítomnosti pana premiéra. Kdo je pro přerušení projednávání do přítomnosti pana premiéra? Kdo je proti?

Bylo přijato usnesení o přerušení do přítomnosti pana premiéra. Samozřejmě vnímám přihlášku s přednostním právem. Tímto přerušují projednávání této interpelace. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Říkala jsem vám hrozná legrace, to je říkala jsem vám, že je 55 interpelací, pokud si to dobře pamatuji. Z toho byli schopni odpovídat dva členové vlády na tři interpelace. Ani nevím, jestli na ně došlo, nebo nedošlo. Teď máme písemné interpelace. Já rozumím také jsem byla členka vlády že je prostě program složitý a tak dále, ale je tady Sněmovna a my máme právo se ptát.

Ještě to nevím, včera jsem dostala nějaký předběžný seznam.

Ne, my se jenom chceme ptát, ale my nemáme kdy se ptát.

Ale my se nemáme kde ptát. Proto načítáme body a proto se zase budeme ptát. Budeme se ptát na věci, které rezonují, včera jsem zaznamenala výchovné a podobně. Nezlobte se na mě, ale tím pádem vlastně tady nemáme co řešit.

Děkuji.